Děkuji. Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, paní poslankyně, ano, já jsem neodpověděl úplně na tu vaši poslední otázku.

Je to součást toho, co jsem zadal. Děkuji. Děkuji za slovo.

Pak bych se chtěl zeptat na ty komerční vakcíny.

Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové, pane poslanče, děkuji za dotaz. Podle informací, které mám a které tady koneckonců paní poslankyně zmínila, tak se jednalo doposud o rozpočet v řádu desítek milionů, něco přes 30 milionů korun, které byly poskytnuty ze státního rozpočtu z kapitol Ministerstva zdravotnictví jako jakýsi projekt. Tato úroveň výzkumu, ta první si myslím, že z tohoto pohledu vlastně byla velice costbenefit, protože toto jsou finance, které nejsou velké s ohledem na to, co se vlastně zjistilo.

Nejsou to identické vakcíny. Jedna je dejme tomu o úroveň výše jaksi ve své komplexitě. Mají i rozdílnou cenu, ale pořád se bavíme v řádech stokorun za vakcínu oproti třeba tisícům za běžné vakcíny, které se používají v současné době. Takže je snaha učinit tu vakcínu napříč Evropou dostupnou.

Informace, kterou mám, je taková, že první vakcíny, pakliže dojde k předpokládanému schválení Evropskou lékovou agenturou a následně českým SÚKLem, by se zde mohly objevit v první čtvrtině příštího roku a bude se jednat o desítky až stovky tisíc dávek.

Vakcína nebude povinná. Tahleta kampaň bude i meziresortní. A předpokládáme, že tou preferovanou skupinou budou zejména zdravotníci, pracovníci v kritické infrastruktuře a senioři. To znamená, když víme, jaké procento lidí se chce a nechce očkovat, tak se dá vlastně říct, že cílem je, aby naočkován mohl být každý, kdo o to bude mít zájem.

Určitě nemůžeme předpokládat to, že by došlo k masivnímu proočkování 70 % populace během několika měsíců, protože tolik té vakcíny naráz nebude.

Děkuji. Děkuji za odpovědi.

To jsem se chtěl zeptat.

Pane předsedo, dámy a pánové, pane poslanče, k tomu českému projektu tam to financování bylo ukončeno, tam další peníze nyní čerpány nebudou, byla ukončena ta první fáze projektu. A pokud se týká vašeho dotazu stran komerční vakcíny, tak je cílem, aby co nejvíce osob bylo naočkováno v průběhu příštího roku, tak jak bude vakcína k dispozici. Nebude to nikomu zakazováno, nebo selektováno, ale budou prioritizovány ty skupiny, o kterých jsem mluvil.

A v případě, že potom bude dostatečný počet lidí, tak to bude uvolněno bez dalších omezení. Děkuji.

Vážený pane ministře, chtěla bych se vás zeptat na váš názor stran konfliktu mezi Ázerbájdžánem, který s podporou Turecka útočí na arménské obyvatele.